To výrazně zjednoduší administraci datových schránek. To jsou pozměňovací návrhy, které využívají toho, že je otevřen přestupkový zákon, že jsou tam paragrafy o datových schránkách, které umožní, jak jsem již zdůvodnil, mnohem efektivnější provoz veřejné a státní správy. Děkuji za pozornost. Nyní v rozpravě řádně přihlášený pan poslanec Procházka.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já jsem do systému vložil pozměňovací návrh pod číslem 5757.

Jde o pět nových bodů, které vkládám do bodu 31 usnesení.

Tyto změny předkládám z důvodu přehlédnutí legislativně technické chyby, která byla předkladatelem odhalena až po schválení návrhu zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.

Děkuji za pozornost. Nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Adamce. Jsme v obecné rozpravě. Děkuji. Mně na to skutečně budou stačit dvě minuty. Připadá mi, že jsme tam udělali některé věci, a považuji za nutné na to upozornit, protože je to opravdu složitý materiál. Musím říci, že naše obec, naše město tento paragraf dost úspěšně používalo na osoby nepřizpůsobivé, které byly z jiných částí republiky.

Já si myslím, že ten základní přehled toho, co se ve městě koná, by mělo schválit zastupitelstvo, ale rada by měla mít výkonnou pravomoc tento základní plán upravovat.

Není tomu tak. Otevírám rozpravu podrobnou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl jenom formálně přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem tady už odůvodnil. Děkuji. Nyní další přihlášený, pan zpravodaj jako předkladatel návrhu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Podrobné odůvodnění je součástí toho pozměňovacího návrhu. Odkazuji se také na obecnou rozpravu. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Obsahuje podrobné odůvodnění, přesto několik vět bych k tomu řekl.

Dále ten pozměňovací návrh vypouští některá ustanovení spojená se zveřejňováním rozpočtových opatření na internetových stránkách a v případě příspěvkových organizací zveřejňování rozpočtů a střednědobých výhledů, které v zásadě jednak znamenají pouze další formální povinnosti. U příspěvkových organizací navíc platný zákon beztak ani nepočítá se zveřejňováním úprav jejich rozpočtů, resp. finančních plánů na internetových stránkách.

Navíc ve školství existuje tzv. vícezdrojové financování.